My jsme zmiňovali tu možnost osvobodit řidiče na tom úseku PrahaBrno, BrnoPraha a to je možné jenom dopravním značením, jaké známe například v okolí větších aglomerací. Klub ODS zmínil svůj návrh usnesení, aby vláda rozpracovala možnost zlevnění dálničních známek po dobu rekonstrukce, která nás ještě minimálně dva až tři roky čeká. Ještě jednou děkuji za diskusi. Já věřím, že i podvýbor, který tady zmiňovali kolegové, se bude touto situací zabývat, a pevně věřím, že se jí bude zabývat i vláda směrem do budoucnosti z hlediska plánování zásadních rekonstrukcí naší dopravní infrastruktury. Jak už jsem avizoval, v podrobné rozpravě pak přednesu návrh usnesení za klub KDUČSL.

Já bych teď otevřel podrobnou rozpravu a pane ministře, jestli máte zájem o to, vystoupit na začátku podrobné rozpravy, tak prosím. Zahájil jsem podrobnou rozpravu a můžete vystoupit.

Já jsem chtěl jenom na závěr poděkovat za převážně konstruktivní debatu. Jenom dvě krátké poznámky. Já na ministerstvu nejsem pět let, jsem tam čtyři léta. Já jsem se nevymlouval na minulost.

Jenom jedna poznámka, která tady padla.

Také děkuji. Mám tři přihlášky. Prosím pana poslance Kaňkovského. Jak už jsem avizoval v úvodním slovu, představím vám návrh usnesení za poslanecký klub KDUČSL s tím, že vás chci potom požádat, abychom hlasovali usnesení po bodech, aby měl každý možnost se svobodně rozhodnout, který bod z usnesení podpoří. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k mimořádnému bodu Informace vlády České republiky ke krizové situaci na dálnici D 1. 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic selhalo při zajištění průjezdnosti dálnice D1 v zimním období.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v termínu do 31. března 2019 navrhla takové legislativní i nelegislativní kroky, které omezí rizikové chování řidičů kamionové dopravy.

Děkuji. Prosím pana poslance Polanského.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, poslanci, já zopakuji usnesení, které jsem přečetl již v obecné rozpravě: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky D1, modernizace úsek 12, exit 90 Humpolec až exit 104 Větrný Jeníkov. Já také děkuji a prosím pana poslance Skopečka. Také ještě jednou dobrý večer.

Děkuji. To byly všechny přihlášky. Paní poslankyně.

Tří nebo čtyř?